Rozhodně se domnívám, že všechny navržené, nebo alespoň dvě navržené novely do zákona o státních svátcích by měly být prodiskutovány v garančním výboru. A omlouvám se vaším prostřednictvím panu poslanci Jandákovi, který to všechno ví. Děkuji paní poslankyni Novákové. Prosím, pane poslanče. Děkuji za udělení slova, pane předsedající.

Z toho důvodu po nastudování stanoviska vlády navrhuji zamítnutí v prvním čtení. Děkuji panu poslanci Oklešťkovi a eviduji jeho návrh na zamítnutí tohoto návrhu zákona v prvním čtení. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Válková. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, i s ohledem na to, že jsme si prodloužili dobu jednání, budu velmi stručná. Myslím si, že jde o významný den. Mrzí mě velmi, že jsme takto prioritně nezařadili druhý návrh, který se týká změny názvu 17. listopadu na Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii, protože si myslím, že je to logické, aby takovýto zákon, když už jsou zde dva poslanecké návrhy na změnu, se projednával v Poslanecké sněmovně najednou.

Děkuji paní poslankyni Válkové. Prosím, pane poslanče. Já už opravdu nebudu zdržovat.

Myslím si, že pustímeli to do druhého čtení, tak tu šanci rozhodně máme. Děkuji panu poslanci Bendlovi. A pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak rozpravu... Pardon, pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo. Myslím si, dámy a pánové, že opravdu by to mělo mít šanci, aby to prošlo do druhého čtení. A pak samozřejmě po odborných diskusích na výboru nebo výborech, tak se rozhodlo o tom, jestli ano, nebo ne. Tento návrh nepřináší žádnou finanční zátěž, a jak zde bylo předřečníky několikrát řečeno, tak česká historie má samozřejmě významné dny, ale většina významných dnů se váže na novodobou historii.

Ptám se, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Není tomu tak. Já tedy rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele.

Chtěl bych vám připomenout, že manželé Eliška a Jan měli několik dětí, myslím že šest, že tam pak byly problémy.